Děkuji vám za pozornost.

Než ještě udělím slovo, tak mám dvě omluvy, které si dovolím načíst.

Zastupuje ji pan místopředseda klubu hnutí ANO Havlíček, který se následně přihlásil o slovo.

Prosím máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo.

Ale podle mého názoru bylo strašně nezodpovědné to, že jste na to nepřistoupili a že se neschválil ten zákon, který by těm lidem... Kdyby se touto cestou šlo a pak se popřípadě nastavilo něco jiného, tak si myslím, že by to byla ta správná cesta. Takže pan Michálek tady, prostřednictvím pana předsedajícího, v žádném případě nemluví pravdu.

Není to tak. Je uplatňován vůči všem klubům stejně.

Prosím máte slovo.

Rozumím tomu, že by pan ministr financí, prostřednictvím paní předsedající, byl nejraději, kdybych tady nestál v tuto chvíli. Ale troufám si tvrdit, že snad i to přinese možná trošku více světla do těch témat, která jsem měl možnost několik let realizovat, zastupovat, hájit a podobně. Takže děkuji za tu diskusi. Musím říct, že nevyčítám do značné míry asociálnost pana ministra financí.

Co vyčítám, je postoj pana ministra průmyslu a pana ministra práce a sociálních věcí, kteří mají hájit zájmy sektoru, kteří mají hájit zájmy těch, kteří jsou pod jejich ministerstvy, a kteří za ně mají bojovat. Naprosto logicky mají bojovat i s ministrem financí, i když je to asociální ministr. I když je to ministr korporátní vlády pro elity, mají se snažit vykolíkovat si hřiště a pro domácnosti nebo firmy zajistit to, aby dokázaly přežít, existovat a fungovat. Co zde vidíme? Vidíme nikoliv dva ministry, vidíme zde dva dobré náměstky ministra financí pro řízení rizik.

Místo toho, aby se hledala řešení do budoucna jakkoliv chápu, že to ta vláda nemá jednoduché jako žádná vláda v Evropě v tuto chvíli, zejména s ohledem na energetickou krizi, na postcovidové období tak se chodí do minulosti, neustále se vytahuje, co my jsme měli udělat, neměli jsme udělat, a pouze se tím zakrývá vlastní neschopnost připravit alespoň jednoduché, elementární řešení. Úplně typický příklad je to u Bohemia Energy.

Dva měsíce jsme se tady o tom bavili. Přece všichni musí vědět to, jak to probíhalo po dobu posledních dvou let. Mě jste kritizovali a do značné míry jsem to i bral.